Takový návrh nebude naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD podporovat. Naše hnutí považuje za zásadní problém českého školství jeho podfinancování. Stát, tedy konkrétně Sobotkova a Babišova vláda, odmítá přidat peníze do školství. Platy našich učitelů jsou přitom hanebné. Ani v době nacistického protektorátu nebyl sociální status učitele tak nízký, jako je dnes. Mám návrh. Co tak ponechat stávající normativní systém, omezit rozdíly mezi kraji v podobě krajských normativů a pět miliard plánovaných na nový software dát na navýšení mezd učitelů a řešení situace škol v demograficky nepříznivých lokalitách? Jednoduché řešení, pokud ovšem podstatou celé reformy není právě a pouze realizace softwarového byznysu. V programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD počítáme s kroky, které musí zastavit devastaci našeho školství. Je nutné dostat pak učitele na 130 % průměrné mzdy a navýšit prostředky určené na školství na 6 % HDP. Kde vzít peníze? Je to evropská rarita. Podívejme se dále, kolik stály projekty Ministerstva školství, jako je tzv. nová maturita. Je to přehlídka mrhání penězi občanů. Musíme efektivně využívat prostředky a řešení posílení pozice učitele. Učit musí motivovaní učitelé, kteří mají podmínky pro svoji práci. Je nutné posílit právní postavení učitelů při řešení urážek, násilí a záškoláctví. Bez kázně nemůže škola pracovat. Musí skončit pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých žáků a jejich rodičů. Je nutné do škol vrátit jasné osnovy se standardy výkonů žáků a s výrazným prostorem pro vlastní profilaci školy. Bez toho není možné zastavit úpadek kvality výuky. Zásadní kroky vyžaduje oblast odborného vzdělávání, kde se musí obnovit vazba na provozní praxi. Je nutné vyrovnávat podmínky pro práci škol různých zřizovatelů, jejich práva a povinnosti. Ministerstvo školství ani Sobotkova vláda nejsou schopné řešit základní problémy školství. Vláda je plně zaujata bojem o ovládnutí policie a Ministerstvo školství pod vedením ministryně Valachové překonalo všechny rekordy nekompetentnosti a nekoncepčnosti. Chrlí ukvapené a nepřipravené reformy, které destabilizují školy. Příkladem je nepřipravená koncepce inkluzivního vzdělávání.

Zmatek, zbytečné papírování, šílená administrativa dotací EU, pokles kvality výuky, špiclování a šikana úřadu ombudsmanky paní Šabatové, kterou do funkce zvolili právě poslanci ČSSD a hnutí ANO. Víte, co si učitelé a ředitelé škol přejí? Přejí si, aby Ministerstvo školství nedělalo nic, neboť neustálé změny situaci jen zhoršují. Taková je dnes důvěra pedagogické veřejnosti v práci ministerstva této vlády. Učitelé mají plné zuby neustálých reforem, které jim nic nepřinesly a brání v jejich práci. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD jde do krajských voleb s jasným záměrem obnovy kvality regionálního školství. Už si nemůžeme dovolit jeho další destrukci. Vrátíme zpět tradiční kvalitu českého školství opakuji slovo českého školství bez multikulturní ideologie a nesmyslných reforem iniciovaných Evropskou unií. Děkuji za pozornost. Přeji všem hezké odpoledne. Eviduji tři faktické poznámky. Prvního prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka.

Odvedena výborná práce. Jenom otazník, kolik přijde konkrétních peněz. Konečně bude zaplaceno, co odučíme. Svaz měst a obcí: Obrovský pokrok, nový systém financování spolu s nároky na peníze. Průmysl a doprava: Tripartita vítá změnu financování.

Českomoravský odborový svaz: Ztotožňuje se s tím, že reforma je dobře připravená. Je to pro nás výhodnější. Ředitelé nebudou shánět peníze na kraji, ale věnovat se činnosti školy. A plus další připomínky. Sdružení učňovských zařízení: Podporujeme, možná problémy s více obory. Sdružení místních samospráv: Upozorňují, že mnoho obcí doplácí. Dávají v konečném někde i v obcích 20 %. Kéž by dával tolik i stát. Vzpomínali se tam ministři bývalí, nebudu je tady jmenovat. Role krajů a kompetence jsou přiměřené. Zástupce Asociace základních uměleckých škol: Od roku 2004 rozporovali normativní financování, od roku 2012 neumožňoval normativ odučit všechny povinné předměty. Podporují reformu a jsou přizváni ke spolupráci. To jsou jenom hlasy z toho kulatého stolu. Já si to tedy nemyslím, protože tím bychom řekli, že ve školách máme nekompetentní lidi. A já si myslím, že na těch místech máme lidi velmi kompetentní. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Raise. Prosím, máte slovo. Přeji dobré odpoledne.

Asi by bylo dobré vědět, že normativ na vysokoškolského univerzitního studenta dlouhodobě je kolem 20 tisíc.

Není to nic proti středním školám.

Děkuji za pozornost. Nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.